Z tohoto pohledu tedy, přestože jsme předkládali zákon o přímé volbě starostů, přestože jsme takto upravovali, ale v daleko rozsáhlejším dokumentu, pravomoci, a nepodařilo se nám to prosadit, riziko, kterým je tento návrh zákona, nehodláme podstoupit, a proto ho jako Starostové a nezávislí nepodpoříme do dalšího čtení a budeme hlasovat pro zamítnutí, a kdyby to neprošlo, tak vrácení předkladateli k přepracování. Děkuji za pozornost.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vedeme rozpravu o nejdůležitějším zákonu země, o Ústavě. Důležité je říci, že přímá volba starostů není projevem přímé demokracie.

Ale to je dost málo pro změnu Ústavy. Hodně málo. Jak řekli předřečníci, několik bodů, co se možná stane, ale také možná nestane. Také proto bychom neměli podpořit tento neodpovědný návrh a zásah do Ústavy České republiky.

Skutečně? To bychom asi mohli říci a odhlasovat pouze tehdy, pokud bychom věděli, jak efektivní takový starosta bude mít vztah s radou, zastupitelstvem, a to nevíme.

Ano, byla provedena analýza přímé volby starostů Ministerstvem vnitra, ale jinak, než popisuje návrh.

Také bych chtěla zdůraznit, že měníme systém, kdy jsme v situaci, kdy starostové a starostky na rozdíl od nás, poslanců a poslankyň, se těší nejvyšší důvěře ve společnosti, dámy a pánové, v rámci zastupitelské demokracie, a jak vidno, občané jsou s nimi spokojeni.

Děkuji paní poslankyni Valachové.

Dámy a pánové, poslouchám tu debatu, která se tady rozvíjí, slyším ty názory a vnímám, že jsou neprodiskutované. Tady zaznělo od předkladatelů, že ten návrh je variantou řekněme otevřenou, kterou by rádi ve druhém čtení měli možnost dopracovat, že jim bylo doporučeno legislativci to takhle udělat. Já to vnímám, já to chápu, proto jsem zvědav na diskusi ve druhém čtení, která bude probíhat, jak se vyjasní jednotlivé připomínky, které tady zaznívají. To není otázka teď okamžitě, že teď to zamítneme a už to nikdy nebude. Ne, to bude neustále na stole, neustále se budou hledat cesty, jak tu přímou demokracii dostat až do obcí. Pro mě osobně v té diskusi bych byl velice rád, aby bylo vyjasněno hovoří se, že ten nejlepší z nejlepších bude starostou. Jinými slovy, když bude rozhodovat jedno dvě procenta mezi tím, který bude ten favorit, který má usednout s řetězem starosty na tu židli, a tím, co skončil pod ním, je to rozhodující, že to je ten nejlepší? Čili by mě zajímalo, jak by předkladatelé chtěli vyřešit třeba tento rozpor. Chápu, když tam bude nějaký jasný kandidát, který o 1015 % všechny převýší, tak řeknu dobře, ano, je oblíbený mezi občany, ať tedy dělá toho starostu.

I to je třeba cesta. Děkuji za pozornost. Nyní pan poslanec Ivan Adamec, řádně přihlášený do rozpravy, zatím poslední.

Tady padlo občané si přejí, občané chtějí volit. Cílem přece je zvolit zastupitelstvo. Kdo má největší moc na obcích?

Rozdíl mezi pohledem občanů města a pohledem zastupitelů města podle mě je minimální. Lidé mají možnost si zvolit zastupitele přesně podle toho způsobu, jak jsem tady už na začátku své řeči uváděl. To znamená, lidé volí zastupitelstvo.

Když se zvolí zastupitelstvo, které je odrazem té obecní nebo městské společnosti, tak to zastupitelstvo přece má největší pravomoci. Zastupitelstvo rozhoduje o územním plánu, zastupitelstvo rozhoduje o rozpočtu města, zastupitelstvo rozhoduje o investicích města. To je přece ten základ a to je ten výsledek komunálních voleb.